Já věřím, že to tímto zákonem dosáhneme. Prosím vás, kolegové a kolegyně, opravdu zkusme se utišit, ať jsme schopni v důstojné atmosféře projednávat jednotlivé tisky. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které není nikdo přihlášen. Takže pan poslanec Klaus.

Děkuji. Já tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Majerové, takže mažu. Pan poslanec Martin Kupka v rozpravě. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, přestože se jedná o vládní návrh a já jsem z opozičních lavic, tak bych se rád přimluvil za přijetí toho návrhu zákona s pozměňovacími návrhy. Já jsem přesvědčený o tom, že to je zákon, který může opravdu odstraňovat bariéry ve virtuálním prostoru, a že tak jak se podařilo v posledních několika desetiletích změnit obraz měst a obcí tak, že je tam významně méně bariér pro zdravotně postižené, že podobně to máme zajistit také ve virtuálním prostředí a tam, kde jsou internetové stránky a nově také mobilní aplikace hrazeny z veřejných prostředků. Je namístě zavést taková pravidla, aby byly co nejpřístupnější všem lidem s různým zdravotním postižením. Proto tento zákon podporuji. A protože také zároveň ten zákon pamatuje na nepřiměřené náklady, tak aby to neznamenalo třeba pro menší instituce, a právě i díky tomu pozměňovacímu návrhu, který je důležitý, nepřiměřené náklady pro řadu malých škol. Tak si myslím, že je to opravdu návrh, který v té finální podobě s pozměňovacími návrhy bude užitečný a Česká republika jej potřebuje. Paradoxně největší oříšek si pravděpodobně způsobí vláda.

Bojím se, že právě tyto nástroje s tím budou mít větší problémy než weby a mobilní aplikace měst a obcí, které v mnoha případech už dávno pravidla dobré praxe a přístupnosti splňují. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ivan Bartoš. Já přečtu omluvu. Omlouvám pana ministra dopravy Dana Ťoka z dnešního jednání od 9 do 10 hodin. Dobré ráno dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády.

Nicméně já trochu nesouhlasím s tím, že je tam tahle výjimka, protože my tím tak trochu říkáme, že pokud nejste v osvíceném kraji, v osvíceném městě, tak vlastně ta dostupnost těch stránek, pokud ta škola nešla tou cestou sama o sobě, jako není důležitá. Když se bavíme o dostupnosti stránek pro lidi s nějakým zrakovým postižením nebo pro rodiče, tak mně přijde, když řekneme, že těch malých se to jakoby vůbec netýká, touto cestou nemusí, že vlastně říkáme, že když žijete na vesnici a máte nějakou sníženou schopnost třeba čtení z monitoru, tak že vlastně máte trochu smůlu.

Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou. Prosím. Samozřejmě pro to, co musí škola zveřejňovat na základě správního řádu v případě přijímání a další povinné údaje, tak pro ně to samozřejmě i v případě škol bude platit, že to musí zajistit tak, aby to bylo obecně přístupné. Já jsem přesvědčený o tom, že tak jak se podařilo postupem zkvalitňovat internetové prostředí a kvalitu webových stránek aplikací měst, obcí i veřejných institucí, příspěvkových organizací, tak věřím ještě mnohem více na přirozené šíření dobré praxe a toho, že i ten zákon může být v tomhle smyslu spíše podnětem, aby se ta dobrá pravidla šířila vlastně spontánně pozitivně. A že i v tomhle směru ten zákon může sehrát pozitivní roli. A na druhou stranu tam, kde to opravdu znamená nepřiměřené náklady, tak do toho ty instituce nebude tlačit. Pokládám to v tomto směru za rozumné a vyvážené a za přijetí i toho pozměňovacího návrhu se velmi přimlouvám. Děkuji. Nemám tady žádnou faktickou poznámku. Je zájem o závěrečná slova? Není. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Prosím. Dobré dopoledne. Garanční výbor navrhl, že se bude hlasovat v tomto pořadí.

Pak hlasování zákona jako celku a na závěr o doprovodném usnesení. Děkuji. Je nějaká připomínka k proceduře? Nechám proceduru odhlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Stanovisko ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 157. Návrh byl přijat. Další. Garanční výbor doporučuje. Stanovisko ministra? Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců. Další.